Proč je rekordně deficitní rozpočet skutečně špatný a ekonomicky zhoubný, tady už nejen z našich úst zaznělo mnohokrát tím mám na mysli, že o tom hovoří i renomovaní ekonomové z Národní ekonomické rady. Ty argumenty jsou v podstatě ty, které tady říkáme.

Vláda to totiž u určitých položek v řádu miliard korun vůbec neupřesnila, což mi připadá také velice neodpovědné. Mnozí z nás si pamatují tzv. transformaci v devadesátých letech. Tehdy vláda žádala po občanech, aby si utáhli opasky.

Rozkradení země v devadesátých letech lidem sebralo víru ve stát a ochotu se za něj obětovat. I proto je dnes v podstatě nemožné žádat po lidech, aby si utáhli opasky. A má to logiku. Já občany plně chápu.

A skutečně komentář vlády k rozpočtu zdůrazňuje: dáme peníze tam, dáme peníze podnikatelům, dáme kultuře, dáme zdravotnictví.

My říkáme Ano, ale jinou formou, tou, o které hovořím já. To chápu.

My hájíme čistě národní zájem občanů ČR.

Takže vše, co se dnes rozdá nebo proinvestuje, zaplatíme my nebo naše děti z našich daní, což se projeví tím, že nebudou peníze na zvyšování důchodů, adekvátní, což už právě pan premiér avizoval, že se nebudou zvyšovat důchody, tak jak by se zvyšovat mohly. Mohly by se zvyšovat. Dále my dlouhodobě říkáme, že v čase krize má stát investovat a hlavně vytvářet nové zdroje příjmů.

Je ovšem zcela zásadních několik faktorů. Právě jak říkám, tak v prvé řadě by měla vláda začít u sebe a hledat zdroje v těch úsporách těch nepotřebných výdajů.

A podle našeho soudu tyto investice by měly jít nejen na kompenzace postiženým firmám a občanům a na budování infrastruktury, ale také do projektů, které by vytvářely státu příjmy. Je potřeba být v tomto odvážní. Umím si představit, že stát místo prodeje licence na čtvrtého telekomunikačního operátora sám takového operátora vytvoří a bude poskytovat levné telekomunikační služby a současně bude inkasovat např. od komerčních subjektů nějaký zisk do státního rozpočtu.

Ta strategická monopolní odvětví.

Protože to, jak se rozkradla česká voda, to je opravdu vrchol.

A opět to není žádný socialismus.

Pokud jde o příjmy, tak bych také čekal nějakou analýzu možných příjmů, které dnes inkasují zahraniční firmy. Typický příklad by mohlo být zákonem dané zdravotní pojištění cizinců nebo úrazové pojištění zaměstnavatelů. To jsou peníze, které dnes plynou, zcela nepochopitelně, plynou většinou zahraničním pojišťovnám, které by se mohly a tyto příjmy, tyto peníze by se mohly stát naopak příjmem státu, jako jím ostatně kdysi byly. Já vůbec nechápu, proč stát, proč vláda nepřijme opatření, aby toto zákonné pojištění, aby šlo do státu, ke státnímu subjektu. Proč na tom pojištění vydělávají miliardy, inkasují miliardy zahraniční pojišťovny zastoupené v ČR. To je přeci úplně neuvěřitelné.